A to by byla legitimní debata, kdyby opozice řekla, my bychom zacházeli s tím deficitem lépe, my si myslíme, že je třeba to investovat jiným způsobem. Tento typ debaty bych pokládal za naprosto oprávněný a vůbec bych se nezlobil, protože to si myslím, že o tom skutečně má smysl se bavit, jak s těmi penězi nejlépe zacházet. Prostě já říkám, je k tomu důvod.

To znamená, touhle cestou jdou dneska země, které na to ani tak nemají, jako na to máme my. Ale dneska prostě vím, prokazatelně vím, že tyhle peníze, když se dobře vydají, tak umožní tu ekonomiku rychle vrátit zpátky do normálních kolejí. Proto to prostě děláme. Takže bavme se o podstatných věcech. Ale výrazy, které tady byly použity, jsou prostě nesolidní. Jsou takoví ekonomové. Řekněte mi nějakého významného českého ekonoma, který vystoupil proti tomu, že dneska Česká republika by si měla půjčit peníze, dobře je investovat, aby se nedovolilo zmrazit celou ekonomiku, zmrazit český průmysl a podobně. Kdo tohle řekl? Tohle naopak byste nenašli. Takže mi připadá, že tohle je věc, kterou bychom si měli vyjasnit. Já si ji umím představit. Ale odmítám tohle. Mně prostě vadí to, jako kdyby vlastně vůbec nic nepochopili na celém to vývoji posledních let. A opakují ty staré floskule. Hlavní úkol je šetřit, utahovat si opasky.

Bude přesně to, co bylo před těmi deseti lety. To znamená, tyhle řeči jsou vlastně nebezpečné! Protože my jsme takový šetřivý národ. A je to naše výhoda. V řadě věcí je to vlastně naše síla, že máme šetrné občany.